Druhým argumentem, kterým chci podpořit svůj návrh na přesunutí bodu na příští úterý, je to, že zatímco projednání této novely vrácené Senátem bylo provázeno desítkami, možná stovkami mailů, které každý poslanec, každá poslankyně dostávali od ekologických aktivistů nebo lidí, kteří byli těmito aktivisty ovlivněni, tak tady můžeme pozorovat, že se pomalu začíná projevovat ta skupina lidí, kterou můžeme nazvat mlčící většina.

Proto tedy ta moje žádost o přesunutí tohoto bodu, o poskytnutí času těmto lidem, aby ještě mohli své názory poslancům před tak závažným hlasováním, jakým bude hlasování o novele zákona 114 vrácené prezidentem republiky naší Sněmovně na této schůzi. Děkuji.

Kolegyně a kolegové, dobré odpoledne, budu mnohem stručnější než kolegové z opozice. Vystupuji jménem volební komise a prosím pouze o vyřazení jednoho volebního bodu, a to bodu Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Prosím o vyřazení tohoto bodu z programu této schůze. Je to z jednoduchého důvodu protože jsme na komisi žádný návrh neobdrželi.

Děkuji. Také děkuji.

Dobrý den, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já budu také velmi stručná. Chtěla bych vás poprosit o předřazení bodu číslo 125, což je sněmovní tisk číslo 730, který předkládám já společně s dalšími kolegyněmi a kolegy, týká se stanovení mateřského příspěvku, peněžité pomoci v mateřství. Už jsem o toto několikrát žádala, zdůvodňovala jsem to taktéž několikrát, takže se nebudu opakovat, ale věřím tomu, že abychom stihli tuto změnu prosadit ještě v tomto volebním období, tak je nutné, aby se na ni dostala řada.

Věřím, že rodiny a zejména mladé maminky si toto zaslouží. Takže děkuji. Paní poslankyně.

Ano, děkuji. Prosím pana poslance Fiedlera. Děkuji za slovo, opravdu to už bude tentokrát kratší.

Malá změna oproti tomu, co jsem uváděl, a to z toho důvodu, že aktuálně to, co jistě sledujete, jak se projevuje současné Turecko, jak označuje různé státy nebo národy Evropy za fašistické, mě nenechává tak úplně klidným, obzvláště když jsem byl v Arménii, měl jsem možnost se seznámit s tím, jak tuto problematiku vidí i arménská strana, arménský národ. Myslím si, že nastala doba, abychom řekli jasné ne tomu, jak se Turecko projevuje, jaká vystavuje ultimata a jak zapomíná na to, jak se zachovalo zhruba před sto lety vůči myslím milionů Arménů, kteří byli vyvražděni. Tento bod už tady dříve přednášel myslím poslanecký klub KSČM, navrhoval, já to nyní opakuji a myslím si, že situace, která je momentálně k tomu, dává ještě silnější důvody, abychom se nad tím zamysleli. Připomínám, že to udělala již řada jiných zemí, tuším Francie, Německo, nevidím nejmenší důvod, proč bychom my jasně neměli říct, že takovou obrovskou genocidu neuznáme a bereme to jako genocidu na lidu jiného národa. Já to asi přečtu odsud.

Děkuji. Prosím pana poslance Plíška.

Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám za skupinu poslanců Martina Plíška, Jana Chvojku, Marka Bendu a Radka Vondráčka navrhl, abychom pevně zařadili na středu 26. dubna jako první bod po třetích čteních bod číslo 27, což je návrh těchto poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o advokacii, což je sněmovní tisk 853.

Děkuji a prosím paní poslankyni Novákovou.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, ráda bych poprosila ctěnou Poslaneckou sněmovnu, aby souhlasila s tím, že ještě na dubnové schůze projednáme novelu školského zákona, která byla předložena k posouzení vládě už v červenci v roce 2016.

Dámy a pánové, až skončí toto volební období, budeme moci říci, že jsme schválili dva důležité zákony, které se týkají školství a vzdělávání.